Takže kdybyste to řekli před volbami, po pravdě, tak vůbec tady ta vaše vláda dneska není.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Hayato Okamura. Prosím, máte slovo.

A co se týče našich občanů a jejich blaha, dobra, tak chci připomenout, že v současnosti platíme samozřejmě za jejich bezpečnost vyšší cenu, než za obvyklých okolností.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.